Pane předsedající, paní a pánové, nestává se mi to často, maximálně jednou za tisíciletí, ale tentokrát souhlasím s předřečníkem, že ty dva návrhy jsou nehlasovatelné.

Druhá možnost je... Já bych nechal hlasovat o té proceduře. Pak v případě, že sněmovna uzná, že jsou hlasovatelné, tak hlasovat o té proceduře.

Buďto se s tímto stanoviskem ztotožní předsedající Poslanecké sněmovny, nebo může nechat proti tomuto stanovisku dát protest. Samozřejmě každý z poslanců má právo vznést protest, ale zpravodaj navrhl, že návrhy jsou nehlasovatelné, pak není o čem hlasovat.

Děkuji za slovo.

A jestli budeme hlasovat o prodloužení, tak se zároveň vypořádáme s hlasováním, které bylo, teď vám neřeknu přesně datum, ale když jsme naposledy prodloužili do 27.

Tak jsem se poprvé za tři roky je proti mně námitka.

Předseda Sněmovny, já bych to tedy podle toho návrhu zpravodaje tady musel nějakým způsobem reflektovat, nicméně proběhla tady námitka, takže my necháme hlasovat o té námitce, že je námitka proti tomu, že já tedy bych dal na zpravodaje, který navrhuje, že to je nehlasovatelné. Takže víme, o čem budeme hlasovat?

Ne, ne, ne. Je to tak, že vy jako zpravodaj, pane místopředsedo, jste řekl, že to je nehlasovatelné.

Proti tomu je námitka pana předsedy, a o té námitce vůči mně, že jsem řekl, že to je nehlasovatelné, budeme teď hlasovat.

Kdo je pro námitku proti mé osobě, že jsem to řekl?

Jestli je zájem schválit tuto jednoduchou proceduru, samozřejmě není problém. Tak ale ťukání jsem slyšel dobře. Není proti tomu nikdo, proti? Kdo je tedy pro tuto proceduru? Kdo je proti této proceduře?

Tak prosím, pane zpravodaji.

A nyní tedy budeme hlasovat o původním upraveném návrhu vlády, který říká, že Sněmovna souhlasí s prodloužením nouzového stavu.